Děkuji. Jelikož nebyl přijat B1, budeme v logice procedury hlasovat B2. To je pozměňovací návrh, který definuje otevřené formáty, které bude systém poskytovat. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko navrhovatele? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku.